Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Je to jasný znak toho, že si nevěříte, protože kam moje paměť sahá, nikdy nebyla volba aklamací. Nejste schopni se domluvit, což se ukázalo už v několika opakovaných volbách.

Děkuji. Ano, dobře.